Takže jenom ještě jednu věc.

Takže ne že bych to považovala za... Ale naopak oni volají dneska podnikatelé, že to za zátěž nepovažují. Mně to prostě nejde dohromady u pana ministra Stanjury, on nastoupil na Ministerstvo financí a tvrdí od počátku, že chce být rozpočtově odpovědný a snižovat výšku veřejného zadlužení.

A to jsme si mohli dovolit díky právě důslednému vybírání.

Tam samozřejmě sehrálo roli i další to, že jsme zavedli institut toho, že daňovou kontrolu neprovádí jenom místně příslušný správce daně, ale ten, kdo ji zahájí jako první.

A to je dobře, protože tím propadli sítem ti nepoctiví, kterých, a to se taky shodujeme, znovu opakuji, je menšina.

Já nemluvím jenom o dani z příjmů. Já mluvím i o dopadech na sociální pojištění, na zdravotní pojištění.

Skutečně máte pravdu, že aparát pracuje stejně.

Ono ani by to nebylo možné.

V případě zavedení třetí a čtvrté vlny by podle odhadu Ministerstva financí EET vytvořila dodatečných 7,7 miliardy, tedy celkem bychom se bavili až o nějaké částce kolem 20 miliard. Já tady mám i prezentaci tři roky poté.

Teď chci projít chronologicky celý ten vývoj. Děti patří všem. Vaši naši. Leda by byly jenom vaše. Ale i těm bych zamávala, pane ministře. To, že ministr Stanjura odmítá zavést třetí a čtvrtou vlnu, politicky chápu, že nechce dokončit jeden z hlavních ekonomických projektů vlády Andreje Babiše a vůbec hnutí ANO, protože to započalo ještě před vládou Andreje Babiše v té minulé, předminulé vládě, i přestože dává podnikům, ale i občanům smysl. Co však nechápu vůbec, je rušení první a druhé vlny.

To je také filozofie.